Podobně tomu je u delegátů.

Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do obecné rozpravy v tuto chvíli jako poslední. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená paní ministryně druhá, pane ministře, dámy a pánové, já taky nebudu příliš dlouhý.

Já jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti celkem vyšlo vstříc snaze poslanců být zcela minimální proti rozlétnutým návrhům pana ministra Pelikána.

Chtěl jsem v obecné rozpravě zdůvodnit ještě jeden návrh, který pak podám v rozpravě podrobné, jak už tady bylo řečeno panem kolegou Chvojkou, který směřuje přesně obráceným směrem, který chce zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách větších obchodních společností. Já se domnívám, že to je věcí těch obchodních společností, jestli chtějí, nebo nechtějí zastoupení zaměstnanců.

Ale znamená to pro ně organizovat uvnitř těch společností volby, vymýšlet všechny volební systémy a další otázky, což pro ně není zdaleka triviální, a pak už je jim vlastně jedno, jestli je volený jeden, nebo třetina. Proto navrhuji vrátit se k té původní tezi, která byla, že jsou to stanovy obchodní společnosti, které určují, jestli mají, nebo nemají zaměstnanci zastoupení v dozorčí radě, a ta obchodní společnost sama se rozhodne, jestli pokládá za účelné. Zřejmě v řadě případů to účelné je, zejména u státních nebo polostátních podniků je účelné, aby zaměstnanci byli zastoupeni. Myslím si, že v řadě případů dnešních, zejména těch moderních obchodních společností, typicky toho rozvíjejícího se ebyznysu, to do značné míry nedává smysl. Takže můj návrh bude směřovat k tomu, abychom nechali na obchodních společnostech, i těch větších, jestli chtějí, nebo nechtějí mít zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách. Pouze pokud by tomu tak bylo, tak by bylo vymezeno, jakým způsobem jsou takoví zaměstnanci vybíráni, ale bylo by to věcí té které obchodní společnosti. Já také děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy, a pokud se nikdo nehlásí z místa, což nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky a zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova, ale není tomu tak. Také nepadl žádný návrh, který bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněné, a to např. odkazem do návrhu nebo na předchozí řeč. Děkuji za slovo.

Ono to pak vytváří takové koheze, kdy to jde, kdy to nejde, když je to velká společnost nad 500 zaměstnanců.

Také děkuji a nyní prosím pana poslance Strýčka, který je další přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 3312. Já jsem záměrně nevystupoval ve všeobecné rozpravě, protože se jedná o poměrně drobné technické úpravy, které je ovšem třeba přijmout v návaznosti na přijatá usnesení ústavněprávního výboru.

Děkuji za pozornost.

Já také děkuji a prosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji a prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Benda. Děkuji za slovo. Všem, kolegyně a kolegové, pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně spravedlnosti, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych se rád v této podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegy Jana Bartoška, který je poměrně rozsáhlý a týká se družstevního bydlení. V systému byl načten včetně velmi podrobné důvodové zprávy, takže tam se s ním můžete všichni seznámit. Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je jako poslední přihlášen do podrobné rozpravy.

Já také děkuji a to byl v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy, a pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak podrobnou rozpravu končím.